Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska.

Ty peníze, které jsou ve státním rozpočtu, pane doktore prostřednictvím pana předsedajícího, nejsou nikoho jiného než peníze pojištěnců. Každý je u nás nějak pojištěn, buď se pojišťuje sám, nebo ho pojišťuje stát. A stát nemá jiné peníze než peníze svých občanů. Pojištění prostě posíláme na poskytování své zdravotní péče. A tady je ještě k tomu otázka, jestli jako všichni pojištěnci, ať už státní pojištěnci, nebo vlastní pojištěnci, to pojištění chceme používat ještě na něco jiného než na poskytování zdravotní péče. Vy a pan Volný říkáte že ano, my říkáme že ne. Ano, jistě to tak bude. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne. Já bych rád reagoval na pana poslance Volného vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Já sice nejsem expert přes makroekonomiku, ale přesto musím říct, že jako zvolený poslanec mám problém s vaší argumentací v tom smyslu, že jestliže pojištěnec dává své peníze z pokynu státu na veřejné zdravotní pojištění, tak tyto peníze patří státu a může si s nimi zacházet, jak chce.

Tak já se ptám, jestli už rozpočtový výbor spolu s panem ministrem financí předpokládají, že budeme znárodňovat za chvíli všechny pojišťovny, které pojišťují zdravotnická zařízení. Nad těmi komerčními pojišťovnami také stát provádí dozor. Nyní pan poslanec Janulík také k faktické poznámce. Připraví se pan poslanec Kostřica ještě jednou. Děkuji, pane předsedající.

Za druhé. Když se Všeobecná zdravotní pojišťovna dostane do problémů, kdo jí dává peníze? Ministerstvo financí. Kdo jiný než ten stát to prostě garantuje? Na margo kolegyně Markové. A proč se tomu říká pojištění? Různým věcem se tady říká pojištění, např. nemocenské pojištění.

Kdyby to byla klasická pojišťovna, která pojišťuje na rizika, ale tohle přece není klasická pojišťovna. Vyvolali jsme řadu dalších faktických poznámek. Takže prosím, pane poslanče, ještě jednou k faktické poznámce.

Protože si myslím, že to je opravdu protiprávní, zavrženíhodné a je rozhodně nutné, aby tato část byla zrušena. Děkuji vám. Děkuji. Nyní pan poslanec Jan Volný také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já jenom opravdu velice, velice krátce. My tady říkáme, že bude pracovat stát s penězi státních pojištěnců.

A přece takto to bude přesně, pokud to bude v České národní bance. Ano, bude s tím stát pracovat, ale kdykoliv tam ten balík peněz musí mít. Děkuji. Nyní pan poslanec Votava také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych chtěl pana ctěného kolegu, pana poslance Hegera, ubezpečit, že rozpočtový výbor nechce žádné prostředky znárodňovat. Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, určitě ne ta koaliční část. Rozpočtový výbor schválil jako garanční výbor některé pozměňovací návrhy, které upřesňují postavení VZP právě v té státní pokladně.

Děkuji panu poslanci Votavovi za dodržení času a za jasné vyjádření.

Prostě ano, pan doktor Janulík má pravdu, že to není soukromé pojištění, je to veřejné pojištění.

Kdyby to byla daň, byl by to příjem státního rozpočtu a stát by s ním mohl naložit libovolným způsobem na jakýkoliv účel. Protože daňové příjmy na příjmové straně bilance nemají účelové určení. Tohle je příjem Veřejné zdravotní pojišťovny a má jedno jediné účelové určení a to je zajištění zdravotní péče. Ano, zákonem o rozpočtových pravidlech můžeme rozhodnout, že kromě zajišťování zdravotní péče bude občas přebytky zdravotních pojišťoven sanovat náklady dluhové služby panu ministrovi financí ve státním rozpočtu. Když se tak Sněmovna rozhodne, bude to legální.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, z těch zhruba 250 miliard korun ve zdravotních pojišťovnách jsou ze tří čtvrtin peníze vybírané od pojištěnců a jejich zaměstnavatelů a z jedné čtvrtiny peníze, které tam posílá za státní pojištěnce stát.